Jde o praktickou věc týkající se běžného života lidí s určitou ne úplně běžnou, ale také ne zcela výjimečnou potíží. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji za slovo.

Prověřoval jsem to.

Ano, prosím. Jenom velice stručně.

Ale jaký je ten třídicí mechanismus? Co je ten univerzální kontaktní bod, na nějž se mají lidé obrátit, aby věděli, že se potom postupně dopracují ke správné pracovní skupině? Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A právě Vánoce dokážou být pro tyto lidi dvakrát tak těžké.

Po úmrtí došlo navíc k velmi politováníhodné situaci. Rodina Konopkových byla vykázána od mrtvého člena rodiny z nemocnice nejprve ochrankou a posléze také místními příslušníky státní policie.

Podle vyjádření rodiny Konopkových také došlo bohužel na neetické, pohrdlivé a velice neprofesionální poznámky na adresu pozůstalých. Po prostudování ucelené a vskutku hluboce znepokojující dokumentace od rodiny Konopkových vás prosím, abyste celou věc pečlivě prověřili a dali pozůstalé rodině vědět, k jakému závěru jste dospěli. Pokud se stala chyba, tak prosím poskytněte rodině Konopkových náležitou omluvu včetně včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému. Tak příště. Pan ministr odpoví. Prosím, pane ministře.